Od začátku prosince měl na to, aby se vyjádřil k té žádosti o vydání, a dosud nemáme jeho stanovisko.

Proto chceme, aby se tím Poslanecká sněmovna dneska zabývala, protože se to musí vyřešit předtím, než se bude hlasovat o důvěře vládě. Děkuji za slovo. Dovolte jenom stručnou reakci na pana předsedu Faltýnka. V tomto případě opravdu nejde o vaši osobu, prostřednictvím pana předsedajícího pane předsedo Faltýnku.

Děkuji. Děkuji za slovo.

Jsou trestně stíháni a my budeme hlasovat, až ten bod bude na programu, o tom, zda se to přeruší, nebo nepřeruší. Nebudeme, ani nemůžeme a nesmíme v Poslanecké sněmovně hlasovat o tom, že se nějaké trestní řízení zastavuje. Děkuji.

Vážený pane předsedo vlády, členové vlády, paní a pánové, já rozumím tomu návrhu, který tady přednesl pan předseda Bartoš, ale já se na to dívám z jiného hlediska než on. Zcela logicky.

Jeden z těch důvodů je to probíhající trestní řízení.

Prostě vy nemáte zájem, aby se dodržovala určitá pravidla, která tady platí v ústavním systému.

Co to změní na tom, jestli tu je, nebo není usnesení mandátového a imunitního výboru? Nic!

Děkuji. Nyní s přednostním právem pan předseda Stanjura, poté pan předseda Michálek. Já myslím, že z této situace je cesta, která je rozumná a která nebude odporovat tradicím a zvykům, které má Poslanecká sněmovna. Já to v této chvíli nenavrhuji, já to navrhnu, až přijde čas.

Nevím, proč tak neudělal.

Je to v zásadě stejný cíl, jiná cesta, která nedá alibi těm, kteří nechtějí hlasovat pro vydání, aby mohli říkat: my jsme neznali stanovisko mandátového a imunitního výboru, proto jsme nehlasovali pro vydání. Prosím, zvažte i tuto možnou politickou argumentaci. Slýchávám to v posledních dnech velmi, velmi často z úst poslanců a poslankyň zejména jednoho nejmenovaného hnutí. Já jsem to chtěl až na závěr debaty.

Prosím, pane předsedo, máte slovo. Děkuji za slovo. Ale zpátky k tomu návrhu, který přednesl předseda Ivan Bartoš za Piráty. On řekl, že by se měl otevřít bod Žádost o vydání poslanců Andreje Babiše a Jaroslava Faltýnka k trestnímu stíhání.

Může to být klidně ještě dneska večer nebo zítra ráno. Myslím si, že v tom není žádný problém. Záleží pouze na Poslanecké sněmovně. Myslím si, že ten argument, který tady přednesla komunistická strana je lichý.